Přitom by stačilo málo.

Takže ten problém využití u těch záchranářů je skutečně velmi diskutabilní, ale hlavně, není to hlavní problém, který záchranáři mají. Není hlavní problém, co ten pacient bere. Vůbec ne!

A používat to jako argumentaci pro to, že musíme mít ten záznam automaticky souhlasný, je prostě falešné. Je to oblast, kde to tak závratně mnoho neřekne.

A to musíme řešit.

Jak je možné?

Přeci nemůžeme říkat, že v této oblasti je něco stoprocentní. A proto my musíme v tom mít vědomý souhlas toho člověka, že souhlasí s něčím, co skutečně pro něj samotného je významné, a nevadí mu, že ta informace může v nějakém případě uniknout. Nepomůže. Prostě každý systém je prolomitelný. Naprosto každý. A na tu, pane ministře, nemáte.

Lidé snesou pravdu, i když je nepříjemná, ale musí to být pravda.

Konkrétně mám na mysli návrh poslance Pawlase, který jsme my většinou schválili, většinou, za kterou stál i pan ministr, a teď jsem se před těmi několika dny, kdy se hovořilo, dozvěděl, že názor změnil a že proti tomu stojí, protože chystá nějakou úpravu zákonů, která by to ošetřila. My jsme velmi důkladně o této věci mluvili a zvažovali to.

Podívejte se, můžeme si říkat ano ne.